Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Miladu Voborskou a poslance Ondřeje Koláře.

Není tomu tak.

Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno 134 poslanců a poslankyň, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 25. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Miladu Voborskou a poslance Ondřeje Koláře.

Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá.

Vidím, že se do rozpravy nikdo nehlásí. Přistoupíme k hlasování.